Myslím si, že budeme diskutovat právě o zavedení nových příjmů důchodového systému.

Ale máme také spoustu dalších věcí.

Já bych poprosil o dodržování času na otázky i na odpovědi. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážení další přítomní členové vlády, já bych zase navázala na to téma sociálních služeb, ale z jiného úhlu pohledu.

Jako konkrétní příklad můžu uvést Pardubický kraj, z kterého pocházejí moji rodiče, tak ho dobře znám.

Takže jeden člověk, jeden občan této země má úplně rozdílné služby, i když samozřejmě povinnosti jsou pro provozovatele totožné, ale přece jen se samozřejmě to množství peněz odrazí.

Děkuji. Ta konkrétní východiska tak, jak je zvykem na Ministerstvu práce a sociálních věcí, představíme příští týden.

Chtěli bychom, aby výdaje na sociální služby byly mandatorním výdajem. Chtěli bychom, aby bylo víceleté financování sociálních služeb. Chtěli bychom, aby bylo ale taky jasné kofinancování sociálních služeb ze strany krajů a obcí až do výše jedné třetiny. O tom rozpadu mezi obcemi a kraji chceme ještě diskutovat v rámci kulatých stolů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje. Další důležitý aspekt je, že chceme poskytovatelům značně administrativně odbřemenit a chceme také pomocí zejména standardů sociálních služeb zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Děkuji.

Tuto nemocnici zřizuje a její ztrátu dofinancovává Středočeský kraj. I proto je zde spojení člena rady kraje, který mimochodem z titulu své funkce je členem valné hromady příslušné oblastní nemocnice, důležité.